Od začátku chtělo hnutí ANO zastropovat ceny výrobcům, nikoliv distributorům.

Proto jsou náklady zmiňovaných 130 miliard korun.

Je to vaše vina!

Tato současná vládní pětikoalice umožnila výrobcům energií generovat miliardové zisky a není ani schopna získat dividendu od státního podniku ČEZ.

Ani jeden z těchto základních zákonů neobsahuje současné opatření, a to jenom proto, že vládní koalice zaspala.

Takže my bychom neradi, aby občané dopadli úplně stejně, protože jdete stejnou cestou. Já jenom doufám, že vůbec víte, co v tom nařízení vlády budete dělat. A já opět připomínám stanovisko Národní rozpočtové rady, že opatření vypovídající o snaze dostat veřejné finance na udržitelnou trajektorii, o snaze, o vašem plánu na konsolidaci veřejných financí... Jaký máte plán? Ono vám tady průpovídky s pokladničkou nepomohou.

Vy jste naslibovali voličům, že to bude vyřešené mávnutím kouzelného proutku, jak vy snížíte ten deficit veřejných financí, jak prostě budete konsolidovat.

Opět nás vydíráte tím, že budeme muset zvednout ruku pro tento zákon. Zkuste aspoň na chvíli dohlédnout, odložit prostě tady tu vaši aroganci, elitářství a zkuste se zamyslet nad pozměňovacími návrhy, které připravil Karel Havlíček s kolegy. Zkuste pomoci českým občanům a zkuste je přesvědčit o tom, že to konečně s nimi myslíte vážně. Děkuji.

Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, kolegové a kolegyně, já bych se ve svém příspěvku chtěl zabývat některými, ale skutečně jenom některými důsledky zvýšení cen energie, a to v oblasti školství.

Zastropování, ač je potřebné, je tedy stále na hranici ceny násobně vyšší, než na co byli zákazníci zvyklí.

Podle zástupců Rady vysokých škol univerzity nebudou schopny bez pomoci státu rostoucí ceny za energie zaplatit.